Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Hlavním cílem předkládaného návrhu je změna způsobu úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této úhrady.

Úhrada časového poplatku bude evidována v nově zřízeném informačním systému provozovaném Státním fondem dopravní infrastruktury, v němž budou evidována i osvobození od zpoplatnění.

V provozu tak budou zastavována a kontrolována primárně vozidla, u nichž došlo k neoprávněnému užití pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku.

Zároveň je navrhováno zvýhodnění vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, u nichž se stanoví maximální výše poplatku oproti ostatním vozidlům na nižší úrovni. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Děkuji, pane předsedo.

Kontrolu úhrady časového poplatku provádějí v současnosti celníci a policisté na zpoplatněných pozemních komunikacích vizuálně. Předložený návrh obsahuje novou úpravu úhrady časového poplatku ve vazbě na státní poznávací značku vozidla.

Na zpoplatněných pozemních komunikacích budou umístěny také stacionární kamery, které umožní následné vhodnější zacílení kontroly při zjištění většího množství neuhrazených časových poplatků na daném úseku zpoplatněné pozemní komunikace.

Ráda bych poprosila, aby byl tento tisk přidělen hospodářskému výboru jako garančnímu.